Navrhované řešení bylo konzultováno s dotčenými obcemi i s příslušnými orgány státní správy. Nová právní úprava se nedotkne například soudů a státních zastupitelství, které mají své obvody vymezeny zvláštním zákonem.

Dále bylo dohodnuto za účelem symbolického zohlednění významu města Turnova přejmenovat stávající okres Semily na Semily Turnov. Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče, máte slovo.

Věcná podstata navrhovaného zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy.

Cílem, který tato úprava naplní, je zejména zpřehlednění státní správy především z hlediska odstranění dvojího vzájemně nesouladného členění státu a zajištění legislativní úpravy členění státu nejlépe vyhovujícím aktuálním podmínkám a vazbám k území. Konkrétně tedy územně správní členění státu bude splňovat následující parametry: Území České republiky se člení na správní obvody krajů a správní obvod hlavního města Prahy. Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny výčtem územních obcí upraveným prováděcí vyhláškou v zákonu, které je tvoří. Hlavní město Praha má speciální členění na 10 obvodů na úrovni okresů a všechny úrovně uvedeného členění území České republiky jsou vzájemně skladebné.

Co se týká dopadů tohoto návrhu zákona, představuje fakticky minimální zatížení pro adresáty veřejné správy, dochází v případě 33 obcí k vytvoření nové skladebnosti územně správní struktury. Mění se zejména směr dojížďky do některých správních center a samotné zjednodušení územních vztahů pak usnadňuje koordinaci při výkonu státní správy.

Ministerstvo vnitra preferovalo některou variantu, nicméně se zdá, že bude nalezen nějaký kompromis, který bude řešit zejména situaci okresu Semily a postavení obce s rozšířenou působností Turnov. Jenom připomenu, že v rámci připomínkového řízení byly dvě zásadní připomínky.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost. Takže další přihlášené tady nemám. Na faktickou? Do obecné. Další přihlášku nemám. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Budu rád za odpověď, případně písemnou. Děkuji. Pan ministr? Ano, pan ministr má zájem. Já už jsem to říkal panu poslanci, když odcházel, aby to zaznělo na mikrofon to je odborný dotaz, takže já určitě dodám odpověď písemně.

Nemáte zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování.